Nastavljamo rad. Po amandmanu na član 3. da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsedavajući. Mi smo ovim amandmanom predvideli dve izmene, dodali smo novi stav 2. i stav 3. ja bih se ovog puta osvrnula samo na stav 3. koji mislim da je izuzetno važan u ovoj našoj diskusiji. Mi smo predvideli da se sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata ne mogu koristiti za finansiranje humanitarnih, sportskih i kulturno-umetničkih i drugih sličnih aktivnosti. Amandman se odnosi na preciziranje zabrane da se sredstva za redovan rad koriste za finansiranje humanitarnih sportskih kulturno-umetničkih i drugih sličnih aktivnosti. Naime, ovi tipovi aktivnosti nisu u skladu sa ciljem zbog kojih se političke stranke osnivaju i deluju, pa se ni sredstva ne mogu koristiti za takve aktivnosti. Istovremeno svi smo svedoci da pojedine političke stranke u cilju privlačenja birača u nedostatku bilo kakvih političkih ideja vrlo često pribegavaju upravo tzv. humanitarnim aktivnostima. Pored toga ako se eksplicitno zakonom ne zabrani da se ovakve aktivnosti finansiraju, odnosno toleriše da se takve aktivnosti budu finansirale, na mala vrata se legalizuje kupovina glasova, besplatnim pregledima, kupovina brašna, ulja itd. Namera nam je bila da se spreče primeri kao recimo onaj iz Obrenovca gde je predsednik Saveta za zdravstvo opštinskog odbora SNS poziva članice i simpatizere stranke na predavanje u cilju prevencije raka grlića materice, naravno, uz preglede i predavanja i bilo bi organizovano i prikupljanje glasova. Zatim, slučaj iz Kosjerića gde se organizuje tokom kampanje… da završim rečenicu. Možete da završite, samo da vas upozorim na vreme. Gde se tokom kampanje organizuje oftamološki pregled i deli 1.500 naočara glasačima. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone i druga akta iz dnevnog reda ove sednice. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić i mr Aleksandra Jerkov. Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi. Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodna poslanica Sabina Dazdarević. Dame i gospodo narodni poslanici, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političke aktivnosti sredstva koja su budžetom planirana za finansiranje izborne kampanje su smanjena. Umanjenjem budžeta političkih stranaka nacionalnih manjina, kao što je naša stranka, SDA Sandžaka, koja je legitimni predstavnik bošnjačke nacionalne manjine, umanjuju se prava jedne nacionalne manjine, dakle, kroz rad svojih predstavnika rešava svoja pitanja i realizuje svoja prava. Mi iz stranke SDA Sandžaka podržavamo nameru predlagača da kroz mnoge zakone koji su doneti ovde u nacionalnom parlamentu stvori jedan pravni sistem koji će olakšati i ubrzati integracije Srbije u EU, a koja za cilj imaju bolji život svih građana Republike Srbije. Ipak, nismo uvereni da je dobar potez štednja u delu u kojem pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo i imaju obavezu da izaberu svoje legitimne predstavnike, a da pri tom njihovi potencijalni predstavnici, nisu u mogućnosti iz finansijskih razloga da im predstave svoje planove i programe što predstavlja jednu opasnost za demokratičnost društva. Dakle, uvođenjem mera štednje u Zakon o finansiranju političkih aktivnosti mogle bi se ugušiti političke stranke nacionalnih manjina do te mere da bi oni mogli potpuno ostati bez svojih legitimnih predstavnika, što bi bilo isto što i oduzeti im pravo glasanja. Zahvaljujem, gospođi Dazdarević. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo. Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Nikolić i Balša Božović. Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Da li neko želi reč? (Ne) Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i Balša Božović. Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Da li neko želi reč? (Ne) Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović. Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Ivan Jovanović. Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman govori o tome da je to u stvari novi stav koji predviđa da se ukupna sredstva za kampanju za parlamentarne izbore ograniče na pet hiljada prosečnih mesečnih zarada.

Ukupno je potrošeno 2,1 milijarda dinara ili oko 20.000.000 evra. U slučaju prihvatanja mog amandmana uštede koje će biti učinjene po osnovu manjeg trošenja poreskih prihoda i novca građana Srbije biće oko 8.000.000 evra samo za stranke koje sam pobrojao. To je duplo veća ušteda od one koju predlagač nudi. Pozivam predlagača, ako mu je stvarno stalo do ušteda, da prihvati ovaj amandman i da dođemo do suštinske uštede. Govorio je predlagač kada je obrazlagao zakon da se troši novac na more bilborda, na skupocene kampanje. Osamdeset posto ovog novca je potrošeno na marketinško predstavljanje, na medijsko predstavljanje. Čemu sve to?

Vi ste potrošili 9.000.000 evra da objasnite penzionerima kako neće biti smanjene penzije i u tome ste uspeli. Nažalost, građani Srbije, penzioneri nisu uspeli u tome da sačuvaju svoje penzije.

Molim narodne poslanike da dopuste da govornik završi svoje izlaganje. Političke partije treba da predstave svoje ideje i dela koja su proizašla iz tih ideja.

Ako mislite da ste uskraćeni za 20 sekundi, izvolite još 20 sekundi.

Mi treba da građanima Srbije predstavimo svoje ideje, da njih ponudimo tokom kampanje, dela proistekla iz tih ideja. Ja čitam u režimskim novinama da mi od 2016. godine živimo bolje.

Deset sekundi sam više dozvolio. Gospodine Jovanoviću, ja samo poštujem Poslovnik Narodne skupštine. Za poslaničku grupu se kaže koliko vremena ima. Deset sekundi sam vam više dao. Mislim da nemate pravo da se ljutite. Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković. Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Obor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Branka Karavidić, Goran Bogdanović, akademik Ninoslav Stojadinović i Snežana Malović. Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman. Obor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Poštovani predsedavajući, član 7. izmena i dopuna ovog zakona uvodi obavezu direktora Agencije za borbu protiv korupcije da propiše formular na osnovu kojeg se popunjava izveštaj o trošenju novca u kampanji.

Ideja je dobra i ideju podržavamo, ali ovako napisan predlog je kontradiktoran. Zakon koji menjamo u članu 2. definiše da izborna kampanja počinje danom raspisivanja izbora. Znači, vi govorite u prvom stavu koji dodajete da u roku od pet dana od raspisivanja izbora treba da se donese neki akt, a onda u sledećem stavu kažete - u toku izborne kampanje ne može da se menja akt. Naš amandman je samo predlog da se izbaci ovaj prvi stav o obaveznosti da se u roku od pet dana od raspisivanja izbora donese akt, jer taj akt je donet, postoji već. Da li će da se promeni ili ne, o tome treba da vodi računa direktor Agencije i da ne dođe u situaciju da kada tek po raspisivanju izbora izmeni akt na osnovu koga stranke treba da primenjuju izveštaj. Znači, ukoliko se usvoji ova promena koju ste predložili, doći ćete u kontradiktornu situaciju. Dva ova stava će biti međusobno suprotstavljena i postaviće se pitanje koji stav ovog zakona direktor treba da poštuje i kako treba da postupi u skladu sa zakonom. Zahvaljujem, gospodine Đurišiću. Da li se još neko javlja po ovom amandmanu? (Ne) Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.